Děkuji za slovo.

Dále realizaci v reakci na kalamitní přemnožení hraboše polního upravit procesní a odborné postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při kalamitních stavech škodlivých organismů a v této souvislosti zejména se revidují definice a postup při stanovení populační hustoty škodlivých organismů. Dále usnadnit aplikaci přípravků na ochranu rostlin ve formě kapslí nebo granulí pomocí dronů, pokud nebude překročena výška 5 metrů nad pozemkem, a provést dílčí změny v oblasti nakládání s přípravky s cílem zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, například v oblasti odborné způsobilosti k nakládání s přípravky. Návrh zákona projednal zemědělský výbor na své 8. schůzi 5. května tohoto roku. Svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. Děkuji za pozornost. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.